Vláda čelí propadu ekonomiky. Zdá se a ukazuje to i vývoj zadlužení, vývoj deficitu státního rozpočtu, to, s čím sem přichází vláda že vláda ztratila kontrolu nad veřejnými financemi a vláda nemá dostatečnou schopnost účinně doručovat pomoc, tak jak bylo slíbeno, a tady se ukazuje, že vláda ani nemá žádný plán, jak ekonomiku oživit. A jak říkám znova, my jsme z toho upřímně znepokojeni.

My je nabízíme a i my jako Poslanecká sněmovna můžeme v této věci do jisté míry pomoct.

To odpovídá i té debatě, která tady mezi paní ministryní financí a některými poslanci v posledních minutách probíhala.

Tady jenom připomínám, že to je vládní závazek. Vládní závazek. Takže jenom chceme po vládě, aby naplnila to, co sama slíbila. Dále chceme, aby Sněmovna uložila vládě podpořit rychlé schválení zrušení superhrubé mzdy. Pořád slyšíme nějaké sliby, že by to mohlo být, a kdy to bude, nevíme, ale hlavně se to pořád odkládá. Další doprovodné usnesení by uložilo vládě, aby do konce tohoto roku předložila nějaký koncept důchodové reformy. Mimochodem i toto vláda slibovala. A poslední doprovodné usnesení by uložilo vládě, aby do konce letošního roku předložila nějaký návrh reformy daní a odvodů, která zjednoduší daňový systém a které by účinně pomohly hlavně drobným a středním podnikatelům a ponechaly tak více peněz lidem. Já vás samozřejmě znovu žádám, dělal jsem to už v prvním a druhém čtení, prosím i teď o vaši podporu. Myslím si, že toto chtít po vládě, nakonec jsou to většinou věci, ke kterým se vláda sama v minulosti přihlásila nebo se k nim zavázala, že je teď namístě, protože ten půlbilionový dluh, ten opravdu mění všechno. A naší povinností je donutit vládu, aby všechny skulinky v té lodi, do které teď teče, aby je prostě zacpala, nebo se o to aspoň snažila, a aby předložila plán, jak pomoci řešit slabá místa, která dnes česká ekonomika vykazuje. Tu druhou iniciativu jsme předložili dnes, to tady nebudu podrobněji rozebírat.

My máme tady konkrétní plán, který lidem ty peníze nechá. Občanská demokratická strana ale nechce a nemůže podpořit tak obrovské navýšení zadlužení České republiky, já to řeknu ještě jinak, zadlužení každého občana České republiky, když přitom není známo, jak tyto peníze pomohou lidem, jak pomohou nastartovat českou ekonomiku. Jak už jsem řekl, takové navýšení zadlužení považujeme za ekonomický zločin, na který v budoucnu doplatí všichni občané České republiky. Proto toto navýšení dluhu Občanská demokratická strana nepodpoří. Děkuji. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Budeme pokračovat.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

My tento deficit, který je bezprecedentní v historii České republiky ve výši 500 mld. korun, prostě podpořit nemůžeme. My se domníváme, že každý dobrý hospodář v případě, že se mu sníží příjmy, čelí krizi, tak hledá úspory, snaží se osekat nepotřebné výdaje a teprve poté se snaží event. půjčit peníze a proinvestovat se z těch problémů. Ono je totiž potřeba si uvědomit, že každý dluh bude potřeba také jednou splatit.

Neušetřili jste nic.